Máte slovo, paní zpravodajko. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, blížíme se ke konci našeho několikaměsíčního úsilí. Já vám děkuji za všechny příspěvky, které jste měli. Co se týče procedury, ze středy nám ještě zbylo vaše souhlasné hlasování, jak doufám, s naším zpětvzetím pozměňovacího návrhu C2. To jsme již nestihli, protože tam byly další body. Já jsem to tu zdůvodňovala ve středu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Tak dobře. Dál tedy k proceduře. První je pozměňovací návrh C1, což se týká doby účinnosti, a to proto, že 1. červenec již je zcela irelevantní, tak v tomto pozměňovacím návrhu navrhuji, abychom schválili, že doba účinnosti bude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícím po vyhlášení tohoto zákona, čímž nejsme zavázáni k žádnému datu, které by potom mohlo limitovat další jednání.

Další budou pozměňovací návrhy pana kolegy Vymazala, a to jsou pozměňovací návrhy proti usnesení garančního výboru, čili budeme je hlasovat před usnesením garančního výboru.

Další bude pozměňovací návrh pod písmenem D, všichni to máte, předkládal pan poslanec Farhan.

Tak to je prosím navržená procedura. Děkuji.

Kdo je proti?

Procedura byla přijata.